Děkuji za slovo. Předně bych chtěl říct, že náš klub děkujeme za tu nabídku se poradit, ale my to nepotřebujeme.

Děkuji. Vážené paní a pánové, členové vlády, asi jsem vedle Marka Bendy jediný člověk, který pamatuje dobu, kdy tento zvyk vznikl. Nemusím politicky souhlasit s tím, co říká ODS nebo co říká ta nebo ona politická strana.

Mně velmi vadí ta přestávka. Mám určité povinnosti, které jsem myslel, že budu moci splnit večer, ale moje rodina je... Děkuji.

To si myslím, že je slušné.

To se fakt nedělá!

A byly mnohem vyhrocenější situace, než je tato.

Hodinu se budeme dohadovat a pak ta přestávka bude.

Ale nevidím jediný důvod, aby tato pravidla neplatila, i když jednáme podle tohoto paragrafu.

Předpokládám, že poté bude dvě hodiny přestávka. Pak se sejdeme.

Chtěl bych to připomenout. Tak to prostě bylo.

Nemusím s vámi souhlasit, vedu tady různé debaty a tak dále. Děkuju. Pan místopředseda Okamura.

Děkuji.